Současný zákon o léčivech obsahuje právní úpravu etických komisí, jejichž úkolem je posuzování klinických hodnocení léčiv a změn dokumentace již schválených klinických hodnocení.

Plán přechodu práce pouze na jednu etickou komisi zřízenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv se však ukázal jako nereálný, neboť kromě nedostatku odborníků, kteří by byli ochotni pracovat v této etické komisi, se ukázalo, že tato komise sama nezvládne ani nemůže zvládnout vypořádat objem žádostí.

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je upravit systém etických komisí tak, aby byl zajištěn jejich dostatečný počet, žádosti mohly být operativně přidělovány a vyřizovány a Česká republika byla pro zadavatele klinických hodnocení předvídatelným a transparentním partnerem.

Tento pozměňovací návrh vznikl po diskusi a s velkým přispěním samozřejmě Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu. Děkuji. Já vám také děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo.

Samozřejmě pak na konci požádám pana ministra zemědělství, aby mi vysvětlil, jaký vztah tento pozměňovací návrh má k zákonu, který předkládá.

Já ho tam nevidím. Myslím si, že tento pozměňovací návrh je typickým přílepkem, a dovolím si tady jenom v krátkosti uvést do kontextu, co uvedl k takovýmto přílepkům Ústavní soud.

Novela upravuje výhradně veterinární léčiva, čemuž odpovídá také proces její přípravy a projednávání.

Proč je zdravotní výbor obcházen? Tady jsem si dovolil vykopírovat, že podle rozhodovací praxe Ústavního soudu musí mít pozměňovací návrh úzký vztah k hlavní materii novely zákona, to znamená, musí se týkat téhož předmětu jako návrh zákona, musí se úzce vztahovat k účelu konkrétního ustanovení projednávaného návrhu zákona anebo jeho části. Pozměňovací návrh se týká úplně odlišné části zákona o léčivech. Týká se části o eReceptu a zákona o ochraně veřejného zdraví. Ani jedna z podmínek definovaných v rozhodovací praxi Ústavního soudu tedy není v daném případě splněna, a pokud by byl pozměňovací návrh přijat, já věřím, že přijat nebude, tak z mého pohledu a v tom, co jsem si přečetl v nálezu Ústavního soudu, je tento pozměňovací návrh protiústavní. S ohledem na základní principy právního státu a mantinely pro činnost orgánů veřejné moci je nutné, aby tento návrh byl předložen a projednán v řádném legislativním procesu, a ne přílepkem k veterinárním léčivům, aby se k tomu potom snad i vyjadřoval na zemědělském výboru ministr zemědělství.

Jinými slovy to znamená, když někdo z vašich rodin bude brát antidepresiva, bude brát léky na spaní, bude brát jakékoli léky, ať se to týká vašich, našich dětí, ať se to týká prostě kohokoli, tak rozšiřuje se z mého pohledu nehorázně počet osob, které budou mít k těmto citlivým údajům přístup. Nebo co to má za cíl? Já tomu prostě vůbec nerozumím. Myslím si, že tohle je absolutně přes čáru.